Platí to od roku 2016 pro malé a mikroúčetní jednotky.

Ale ten problém je hlubší. To znamená, máme tady sice relativně duplicitní předkládání, ale duplicitní není, protože Finanční správa vlastně vyžaduje jinou strukturu údajů než rejstříkový soud. Určitě bych se nebránila nějaké spolupráci na úrovni pracovní skupiny. Já také děkuji.

Čili chápu to dobře, že by bylo možné vytvořit nějakou pracovní skupinu, do které by se mohla třeba zapojit i opozice a podobně, abychom nějakým způsobem tento problém vyřešili?

Myslím si, že to je ten princip, který po nás občané požadují a kterým bychom jim usnadnili život. Určitě, pracovní skupina je možná.

To je možné, ale nebude to úplně... Otevřeně říkám legislativa, technické řešení a velice dobře to vysvětlit, protože zase budeme zavádět něco nového. Já také děkuji.

Vážený pane ministře, obrátila se na mě poměrně velká skupina filmařů ve věci digitalizování významných českých filmů.

Děkuji za odpověď. Prosím pana ministra o odpověď.

V první části bych chtěl říci, že problematika digitálního restaurování filmů má několik rovin.

Samotné filmové kopie spravuje Národní filmový archiv, což je příspěvková organizace Ministerstva kultury. Je třeba říci, že současné technologie, a je jich více, významně ovlivňují možnosti šíření a konzumace audiovizuálního obsahu.